V případě zahájení jakéhokoliv prošetřování ze strany OLAF je komunikace mezi příslušnými pracovníky Ministerstva financí a OLAF nutná a naprosto standardní. Stejně tak je pochopitelné, že pokud se o údajném zahájení prošetřován ze strany OLAF dozvěděl zcela nestandardně z médií, bylo jeho povinností pravdivost této informace prověřit. Nejsem blázen! Náměstek Vyhnánek tak učinil z vlastní iniciativy a za účelem plnění svých pracovních povinností, za něž je plně odpovědný. Nepřísluší mi ani hodnotit, proč se náměstek obrací na toho či onoho úředníka.

S tou úřednicí jsem nehovořil. Nadřízené jsem vyslechl a seznámil se s jejich pohledem na věc. Jelikož se jedná ale o spor mezi zaměstnanci a navíc se týká společnosti Agrofert, obrátil jsem se na státního tajemníka, pod nějž všichni státní úředníci v souladu se zákonem o státní službě spadají, ať danou věc v rámci svých kompetencí řeší. Kdybych jakkoliv ve věci nadále osobně intervenoval, bylo by mi takové jednání nepochybně vyčítáno jako zneužití a ovlivňování situace.

Pevně věřím, že Úřad vlády se danou věcí bude zabývat a zcela nezávisle posoudí veškeré okolnosti nikoliv podle médií, kde jsou zcela účelově interpretovány dílčí okolnosti případu nebo uváděny zcela nepravdivé a vykonstruované závěry.

A máme tady samozřejmě pana Jančuru, který mě tedy také pobavil. Pan Jančura nás stále s panem ministrem Ťokem terorizuje kvůli Českým dráhám, ale my jsme České dráhy ano, převzali. A to jsme měli České dráhy nechat tak?

Zakládající člen ODS. Já vůbec nechápu, jak může být někdo protikorupční aktivista.

Rád bych zmínil ještě jedno samozvaného odborníka proti korupci pana Janka Kroupu, o kterém jeho kolegové novináři nepokrytě říkají, že pracuje za peníze na objednávku a neštítí se ničeho.

Zrovna tu dnešní.

A už jsem konečně u farmy.

Proč jsem odmítal vlastníky farmy v době podání žádosti, se dozvíte úplně na závěr, kdy je s jejich souhlasem zveřejním, i když bych nemusel.

Tak jaký podvod? Podvod se dělá na 22 let dopředu?